Co se týče odborné veřejnosti, taky krásná poznámka. Já jsem měl pocit, že tento zákon by měl projednávat například výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Proto jsem ho tam bez přikázání Sněmovny sám iniciativně předložil. Tam právě tyto starosty máme. A na tomto jednání bylo odborné veřejnosti více než členů výboru pro veřejnou správu. Všichni se tam vyjadřovali a všichni vznášeli své argumenty, včetně všech asociací, o kterých tady mluvíme, nebo jejich zástupců. Já jsem nabyl přesvědčení, že je tady pocit, že se někde něco přilepuje. Už to tady dost lidí řeklo. Přílepek vnímám, když budeme ve zdravotnictví projednávat obranu. Ale v životním prostředí a v odpadech odpady, to už by bylo úplně na hlavu. Potom bych chtěl říct, že veškeré návrhy, které jsem vlastně do pozměňovacího návrhu zapracoval, jsem čerpal z toho, co za období, kterým se zabývám komunálními odpady, znám, a šel jsem se poradit na ministerstvo o některých krocích. Zjistil jsem, že na Ministerstvu životního prostředí pět roků pracuje skupina, která se touto problematikou zabývá a jsou v ní začleněni všichni dotčení, právě ta odborná veřejnost, od skládkařů, spalovačů, všech asociací a podobně. Pět roků se domlouvají, ale protože každý má jiné zájmy, není schopen s ničím předstoupit. Já jsem jejich návrhy samozřejmě vzal a také jsem je do tohoto svého pozměňováku zařadil.

Pět roků pracuje, připomínám.

Takže takový výkřik zákaz skládkování obecně je trošičku mimo dle mého soudu. Potom vazba na černé skládky, jak tady zmínil kolega Birke. Já si nedovedu představit, že by občana 21 korun navýšení, které jsme spočítali, a není nutno, aby obec, pokud nechce mít zvýšené náklady podle tohoto soudu, je musela promítnout do poplatku za svoz komunálního odpadu, připomínám, ale jsem přesvědčen, že 21 korun vůbec nikoho, ani sociálně slabou rodinu nepoloží. A pokud takto sociálně slabá rodina ve vašem teritoriu, ve vaší obci je, tak si myslím, že obec by měla pomoct i takovým rodinám. Cestu si můžete najít všichni sami. Já se tedy celkem divím, že všichni se podivují nad tím, že tento návrh vznikl, ale doposud pro to, aby se naše odpadové hospodářství zlepšilo, nikdo nic neudělal. Děkuji. Potom poprosím, aby se připravil s přednostním právem pan ministr životního prostředí a potom paní poslankyně Nytrová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já jsem řekl, že zákaz skládkování povede k jedinému k navýšení a povolení pálení odpadu. Vy dokonce totiž používáte i stejnou argumentaci a stejné bonmoty, jako používá bývalý stranický kolega pana ministra Brabce z ODS pan Topolánek, dneska předseda teplárenského sdružení, který mluví o zahrabávání odpadků pod zem jako nějaká zvířata, tuším to jmenoval dneska pan ministr, zmínil zahrabávání odpadků na zahrádce.

Děkuji za dodržení časového limitu. Nyní prosím k mikrofonu pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, navážu na pana kolegu Oklešťka. Když jsem přišel na Ministerstvo životního prostředí, tak jsem zjistil, že tam zcela impotentně pracuje celá řada různých pracovních skupin, které se scházejí, dělají jakási usnesení, zase se rozcházejí, pak se znovu scházejí a vždycky se shodnou na tom, že je potřeba konečně už něco udělat, kluci a holky, ale nikdy se to nestalo. Jsou silní finančně, jsou silní lobbisticky. My jsme věděli, že tohle nebude jednoduché. Okleštěk to věděl jasně. Chci říct, že tento materiál se nezrodil na půdě Ministerstva životního prostředí. Já sám jsem byl velmi, velmi zdrženlivý, jestli máme jako Ministerstvo životního prostředí tento návrh potvrdit z toho důvodu, že jsem věděl, že toto bude následovat. A já se vám vůbec nedivím. Ono to opravdu může vyvolávat jakýsi dojem o netransparentnosti a o tom, proč to vlastně vzniklo. Ale věřte nevěřte, to, proč opravdu tady teď momentálně stojím a hájím tento návrh, je fakt, že tento návrh je podle mého názoru, a nejenom podle mého názoru na ministerstvu, krok správným směrem a v našem věcném návrhu komplexní novely, kterou připravuje, bychom tímto směrem šli.